S racionální argumentací je možné vyjednat v EU mnoho, s vyjednáním nulové sazby na léky by neměl být problém. Takže já se teď vlády ptám: Kde jsou činy? Nebo to byla jen prázdná předvolební slova? Mimochodem, nulová sazba znamená nulovou zátěž pro podnikatele. Takže její zavedení znamená úsporu jak pro stát, tak i pro firmy. Ale smysl má jen taková ekonomická politika, která vede k ekonomickému růstu. Je třeba posílit spotřebu. Když není spotřeba, není výroba. Milí kolegové, tohle opět nejsou moje slova. Tohle je výrok ekonoma, moudrého člověka, čestného předsedy ČSSD a našeho společného přítele Valtra Komárka. Já bych jeho teze posunul ještě dál od toho, že ideál pro nás je zrušení DPH. A i nahrazení daní z prodeje, tak jak je to například z USA. Jednoduchá sazba daně z prodeje, kterou platí při nákupu konečný spotřebitel, kdy se neprovádějí žádné odpočty, je výhodná i pro státní rozpočet, protože odpadá podvodné účtování nesprávné nižší sazby nesprávně nižší sazby, a o něco jednodušší je i provádění kontrol.

Takže snižování daní v Úsvitu říkáme vždy ano. Jen přitom mysleme také na to, aby nesystémové snižování daní nevedlo k dalšímu zvyšování nákladů na výběr daní, k vyšší zátěži živnostníků a firem a k motivaci k podvodům. Děkuji za pozornost. Dalším vystupujícím bude pan poslanec Fiala s přednostním právem a po něm pan zpravodaj. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zde řekl pár slov k nové snížené sazbě 10 %. Úsvit dlouhodobě požaduje snížení daně z přidané hodnoty na léky, knihy a dětskou výživu, a to tak, že v našem volebním programu jsme prosazovali snížení daně z přidané hodnoty plošně o 1 % v obou dnes existujících sazbách. Dokonce možná někteří z vás si pamatují, že jsme tento návrh zákona i předložili. Považovali jsme to za prorůstové hospodářské opatření, které mohlo zvýšit poptávku. Jde o to, že vyšší daň z přidané hodnoty považujeme za jednu z klíčových chyb předchozí vlády, která de facto zastavila ekonomický růst v České republice na několik let. Místo toho Úsvitem navrhovaného prorůstového opatření dnešní vláda zvolila zavedení nové sazby daně z přidané hodnoty. V tomto případě nejde tedy o prorůstové opatření, ale o opatření sociální. Hnutí Úsvit není hnutím socialistickým, ale je hnutím sociálním.

Pokud vláda tímto administrativu zvýší a pokud zvýší deficit státního rozpočtu, je možné tento krok označit jako krok směrem k lidem, ale jako krok nedomyšlený a populistický. Přes to, co jsem řekl, tento krok podpoříme. Podpoříme ho pro jeho sociální aspekt a v dobré víře, že si vláda uvědomuje rizika, která jsem již zde zmínil, a dokáže je řešit. Ano. Děkuji za slovo.

Já si myslím, že je dobře, že vláda plní své závazky koaliční smlouvy, a to je jeden z příkladů, pomáhá tak rodinám s dětmi, seniorům a všem těm, kteří byli poškozeni nespravedlivým rozhodnutím Nečasovy vlády, to připomínám neustále. Podpoří samozřejmě i v případě snížení sazby na knihy i oblast vzdělávání a školství.

Takže je to obrovský skok ze snížené 5 %, která byla, a to se určitě nemýlím, za vlády sociální demokracie, až na 17,5 %. A my jsme vždy takovéto experimenty s daní z přidané hodnoty odmítali, a odmítali jsme i takové ty experimenty na lidech této země. To není fráze. Tak jsme to vždycky říkali a myslím, že to je naprosto namístě.

Určitě by tak pokračovalo vlastně přesouvání daňového břemene právě na nízkopříjmové skupiny obyvatel, daňové zatížení, od bohatších skupin samozřejmě k těm nižším.

Samozřejmě s dopadem také na rozpočty rodin, na peněženky i těch seniorů, na peněženky všech.